Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Nicméně chci reagovat na jednu věc a na to, co říkala kolegyně Kateřina Valachová. Pro vás, co zde sedíte, prosím pěkně, žádné zprodlení tady nehrozí.

Říkám to správně.

Děkuji, pane předsedající. V žádném případě se nejedná ze strany sociální demokracie nebo mojí o populismus. Já jsem pouze popsala, jaká ta praxe je od jara. Na tom nevidím nic populistického.

A tohle není věc, která by se nedala v tuto chvíli opravit.

Výsledek je ten, že není nic! A já se jenom obávám, aby se totéž nestalo v případě insolvenčního zákona.

Ta debata je věcná, ne populistická. Rozhodne Sněmovna hlasováním. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se taky rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona a k legislativní nouzi.

A myslím si, že když už vláda třeba ty živnostníky skřípla, zabránila jim provozovat jejich obchody, sebrala jim zdroj výdělku, tak teď aby ještě prosili, aby mohli zkrachovat rychle, to mi přijde, že už je opravdu neadekvátní. Takže jsem chtěl apelovat na to, abychom ten návrh zákona projednali co nejrychleji. Myslím si, že vláda, jak ho předložila, tak to datum účinnosti bychom zvládli i posunout tak, aby se schválil a nabyl účinnosti rychleji, protože je jasné, že pokud nastavíme výhodnější podmínky insolvence, tak do toho 1. 7. to bude velká část lidí odkládat, aby dosáhla na výhodnější podmínky. Chtěl jsem jenom říct, abychom byli obezřetní, a když posuzujeme různé návrhy, které nám posílají banky, pojišťovny a další velcí věřitelé, abychom neschvalovali legislativní nouzi, abychom neprodlužovali lhůty, abychom to důkladně projednali jistě, musí se to projednat důkladně, ale ne na úkor toho, aby se těm lidem pomohlo. Abych navázal na kolegu Bendu, který mluvil o tom, že dřív bývala praxe platit čtyřnásobek dluhu, tak on tedy neuvedl konkrétně, kdy to bylo.

Takže ta situace, že se platil místo jistiny desetinásobek, tak ta tady nastala spíš v důsledku toho nedobrého exekučního schématu, které tady bylo zavedeno v minulosti.

Tam byla jistota desetinásobku. Byť vím, že u návrhu zákona nebude schválena legislativní nouze, tak aspoň symbolicky to podpořím, protože je to věc, která by se skutečně projednat měla velmi rychle, a v rámci toho projednávání budeme tlačit na maximální urychlení lhůt tak, aby se to stihlo a ideálně to nabylo účinnosti ještě dříve, než to vláda navrhla. Děkuji.